A chápu to vcelku, že ten migrační plán se potom omezí na to, že máme nějaké globální úmysly, jak to dělat v jednotlivých rezortech.

Takže všechno to jde, ale jde to pomalu, jde to špatně, mohli jsme řadu věcí mít opravdu podchycených a mohli jsme ty informace dostávat. Takže všechna čísla z mého pohledu dneska, která máme, i ta makročísla, jsou tak trochu na vodě a vidíme, že na nich migrační plán, jak jsme ho požadovali, určitě nejde postavit.

Ale já prostě to tady připomenout musím, protože podle mě je to velmi důležité. Měli bychom se z toho nějakým způsobem poučit a situace, která v současnosti tady v České republice je, je nepřehledná.

Takže jenom to jsou moje připomínky k tomu lex Ukrajina II. Chápu jeho potřebu, řadu těch bodů, jeho členění si myslím, že je logické, a moji kolegové u dvou bodů navrhují pozměňovací návrhy. Tak vás prosím o jejich podporu. Děkuji za pozornost. Děkuji. S faktickou poznámkou na vaše vystoupení se, pane poslanče, přihlásil pan poslanec Lochman.

Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, pěkné odpoledne.

My je ani znát nikdy pořádně nebudeme.

Ten systém je tady vytvořený a několikrát tady zaznělo, že jako starosta by nechtěl slyšet to, že máme čísla, která jsou nepřesná.

A vaše faktická poznámka vzbudila tři další faktické poznámky: první v pořadí pan poslanec Králíček. Děkuji, pane předsedající. Mě vážně strašně mrzí, že jste tu nebyl v minulém volebním období, mě to fakt mrzí.

A teď je všechno plovoucí. Mě to mrzí, že jste tu nebyl.

Děkuji za slovo. Jenom ke kolegovi, který měl ty připomínky tady.

Vy nejste členem bezpečnostního výboru, nevíte, že jsme to připomínkovali, byť i tady na plénu byly připomínky k registraci. Stačilo to podchytit dříve.

Děkuji za dodržení času.

Přesná čísla opravdu nemám.